Jedno, nebo druhé. Obojí nemůže být.

Vznáším veto dvou klubů na zkrácení lhůty na 10 i 20 dnů, abychom dostáli přesně za dost jednacímu řádu.

Děkuji za slovo. Já mám jen takovou malou poznámku. A věta, že dostanou důchod lidé, kteří si nic neplatili, je úplně nesmyslná. To se může vztahovat na zdravotně postižené, kteří mají třeba invalidní důchod z mládí, takzvaně, ale jinak ten, kdo si neplatil sociální pojištění, žádný důchod v této zemi nedostane. Bude to člověk, který bude muset potom žádat o sociální dávky, protože důchodový systém u nás je systém pojistný. Tady je přece obrovská masa lidí, která celý život velice tvrdě a velice poctivě pracovala, ale prostě měli tu smůlu, že pracovali v odvětvích, kde výplaty a mzdy jsou prostě nízké. A to je naprostá většina důchodců v této zemi a pro tuto naprostou většinu je těch 600 Kč docela hodně, jakkoli bych já viděla mnohem raději, kdyby těch peněz bylo víc a kdyby se jim to dalo do těch měsíčních částek. A ještě jednu poznámku.

Domnívám se, že snad nikdo, dokonce ani pravicoví poslanci nemohou říci, že takové ženy si takové navýšení nezaslouží a že snad patří do té kategorie, která z toho solidárního důchodového systému nějakým způsobem neoprávněně tyje.

Děkuji. Paní ministryni mohu oslovit přímo. Nekřičte. Děkuji vám. Můžete mi pustit čas, abych neměl nějakou výhodu. My jsme řekli, že jsme pro to zvýšení, ale jiným způsobem.

Taky se o ně má starat rodina. A je předpoklad, že u těch, kteří měli ty děti a měli jich víc, je větší pravděpodobnost, že jim taky pomohou jejich rodinní příslušníci.

Jinak s tím, co jste říkala, souhlasím. A já jsem říkal, že náš klub vám nabízí, že prosadíme váš přístup, a ne ten, který zvítězil ve vládě.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já vůbec nechci podezírat předsedu poslaneckého klubu ODS pana Stanjuru, že by se neorientoval v té problematice, kterou projednáváme. Nicméně mě zarazilo, že tady vládu plamenně vyzval, abychom valorizovali plně podle platného schématu. Já chci ujistit pana poslance Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího, že přesně to má vláda v úmyslu. Přesně podle zákona budeme valorizovat důchody od 1. ledna příštího roku a budeme je valorizovat tak, že zohledníme plnou inflaci zdůrazňuji plnou inflaci a zohledníme třetinu růstu mezd. To znamená, budeme valorizovat přesně podle valorizačního schématu. Já jen chci připomenout, když má pan poslanec Stanjura takovou starost o to, abychom valorizovali podle valorizačního schématu, jak to bylo za vás, pane Stanjuro.

Vy jste si prosadili, že se to valorizační schéma změní ne ve prospěch důchodců, ale vy jste si prosadili, že se změní v neprospěch důchodců. A místo toho, aby se valorizovalo plně podle inflace, tak se za vás, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Stanjuro, valorizovalo podle jedné třetiny inflace. A tak mi řekněte, co pro ty důchodce bylo lepší. Jestli valorizovat tak, jak to navrhuje naše vláda, plně podle inflace a podle jedné třetiny mezd, nebo to, co jste tu předváděli vy, když jste snížili tempo valorizace penzí. A nemůžete se divit, že dneska, potom, co vy jste valorizovali takto nízkými částkami, úmyslně jste to udělali, valorizovali jste takto nízkými částkami a současně byla nízká inflace a byl nízký růst mezd, dokonce reálné mzdy klesaly v těch letech, tak se nemůžete divit tomu, že mezi velkou částí důchodců dneska probíhá velmi vzrušená debata o tom, jestli je ta valorizace, tak jak je nastavena dnes, spravedlivá. A je velká část důchodců, kteří navrhují, aby se valorizovalo do budoucna více stejnou částkou, nebo dokonce stejnou částkou. A vy jste tu debatu ale podnítili právě tím, co jste udělali tím vaším nešťastným zásahem do valorizačního schématu. Čili je to naprosto legitimní diskuse, která dnes běží, a skutečně řada starobních důchodců přemýšlí o tom, jestli by tohle v situaci, kdy byly nízké valorizace malými částkami, tak jestli by nakonec nebylo lepší pro důchodový systém, aby valorizace probíhaly stejnými částkami. Já si nejsem jistý, jestli by to prošlo u Ústavního soudu vzhledem k tomu, jak je ten systém postaven, ale je to legitimní téma a řada seniorů o tom dnes diskutuje právě v reakci na to, co se tady odehrávalo v minulých letech.

Budeme valorizovat podle zákona a ten zákon naštěstí dneska je nastaven vůči důchodcům mnohem spravedlivěji, než to bylo za vás. Děkuji panu premiérovi.

Tak pan premiér ukázal, že je zkušený politik. Já jsem říkal, že bychom podpořili návrh, který do vlády přinesla paní ministryně Marksová. Zákon platí.